Prosím, máte slovo. Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, pane premiére, já jsem vás tady v minulosti několikrát interpeloval a pečlivě jsem poslouchal váš projev. Kdyby to byla všechno pravda, co jste řekl, bylo by to úžasné. Ale vy jste ve volební kampani voličům, které jste získali, sliboval, že nebudete zvyšovat daně. Slibovali jste to i během sestavení vlády i před několika měsíci. Jsem velice rád, že jste dnes konečně přiznal, že se daně budou zvyšovat. Ale jak již moje kolegyně zmínila, navýšili jste počet ministrů, navýšili jste počet politických náměstků, nezmrazili jste platy poslanců. A když se podíváme do konsolidačního balíčku, tak jsem tam žádné snížení na platy poslanců nenašel.

Neřekl jste, že jste zvedli spotřební daň na naftu, která měla být do konce roku o korunu padesát nižší.

Děkuji.

Děkuji, paní předsedkyně.

Vy jste mluvil o horizontu několika volebních období, ale zároveň jste to byli vy, když jste byli v opozici, když jste při příležitosti, kdy se rozhodovalo o něčem, co jde za jedno volební období, říkali, že musí dojít ke generální dohodě mezi koalicí a opozicí. Teď jste to přiznal na mikrofon, že vyděláte opatření, která jdou přes horizont tohoto volebního období, ale o žádnou dohodu s opozicí se v ničem vůbec nesnažíte. A teď nenarážím na ten balíček, ale narážím například na takzvanou penzijní reformu. To je jedna věc. Druhá. Vy jste řekl, víme, co chceme, a přesně víme, co plánujeme.

Já to nedělám. Nebudeme zvyšovat žádné daně. Opakovaně. A můj dotaz je, co se od té doby změnilo k dnešku? Co se změnilo mezi lednem letošního roku a červencem? Poslední.

Prosím, máte slovo.

Ano! A to říkali i mnozí z opozice. Ne, nemáme! Ty projekty, které mají působnost na několik volebních období, budou zejména v oblasti investic. Mluvil o tom pan premiér. Na dohodu, pane poslanče Nachere, prostřednictvím paní předsedkyně, musejí být dvě strany. Vy jste proti všemu. Takže to se fakt takhle vyjednávat nedá.

Složena daňová kvóta a celkové daňové zatížení to je prostě pravda. Já vám garantuji, že nebude vyšší. My jsme snižovali daně. Za kritiky například odborů.

Takový, takový, jakoby jsme mluvili o celkovém daňovém zatížení, mnohokrát jsem to vysvětloval, že se můžou v daňovém mixu změnit nějaká opatření, že některou daň snížím, některou daň zvýším. Ano! Tak za co nás kritizujete?

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére. Pane premiére, vy jste před chvílí při svém projevu řekl, neustále přemýšlíme, jaký stát chceme, jak má vypadat.

Pan poslanec Lang s faktickou poznámkou, následuje pan poslanec Feranec. Děkuji, paní předsedající. Tak já také k panu premiérovi.

Pane premiére, sledujete trošku sociální sítě? Díváte se, kam se vlastně řídíte, kam se řítí vaše strana, která je vlastně v tom pěti slepenci?

Víte, co říkají politologové? Vy to neposloucháte? A to nejsou nějací politologové, kteří jsou jakoby spojení s námi, s opozicí.

Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, budu reagovat na to, co říkal pan premiér. Všichni bojují proti dotačnímu byznysu.